Dalším příkladem budiž to, že se Ministerstvo práce a sociálních věcí nevykašlalo na rodiče předčasně narozených dětí.

Že je to málo peněz? Že se to neděje?

My všichni tady máme obrovské možnosti, jak ovlivňovat naši zemi a to, jak vypadá. Nejsem vždy přesvědčena o tom, že je všichni tady využíváme. Často mám pocit, že problémy se tady jen předkládají a házejí přes pultík na odpovědné lidi. A stejně to nakonec skončí prostým porovnáváním toho, co kdo kdy kde udělal a pokazil.

Já se snažím velmi nejen v rámci problematiky domácího násilí, nejen s předčasně narozenými dětmi, ale také pohnout se zákony, které mohou pomoci naší předlužené společnosti. I tady vidím vůli spolupracovat z opozičních lavic zdravím pana kolegu Nachera, prostřednictvím pana předsedajícího. Témata máme společná i s některými opozičními poslanci, to už jsem říkala. Moc děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni.

Tak děkuji, pane místopředsedo.

To jsou slova vašeho ministra financí.

Překvapivě toto hlasování vyšlo zase před volbami a zase to dopadne potvrzením toho, že tato vláda má důvěru této Sněmovny. Mohli jsme tu společně pracovat, společně připravovat zákony, ve čtvrtek máme výbory. No bohužel.

Například české předsednictví je za mě, a neslyšel jsem to jenom z jedné strany, tedy z této, ale od veřejnosti, veliký kus dobré práce naší vlády. Je to práce na tom, že tato republika získala znovu respekt.

Pojďme se tedy podívat, proč tato vláda má moji důvěru a proč má důvěru této Sněmovny, no a proč bude mít i důvěru této Sněmovny po tomto jednání.

Toto jsou výsledky předsednictví České republiky v Radě EU, a to se bavíme o číslech. Ale krom čísel se také musíme podívat na kvalitu.